Děkuji za slovo, paní předsedající.

Jde o vašeho europoslance, do včerejška místopředsedu hnutí STAN, bývalého předsedu Sdružení místních samospráv.

Jsou mi známa vaše mediální prohlášení, tento problém je však daleko hlubší a zásadnější než holé odbytí, že to pan Polčák tak nemyslel a ta částka taky nesedí. Novelu, kterou finalizovalo Ministerstvo vnitra a schválila drtivou většinou Poslanecká sněmovna, prodal obcím, které postihly výbuchy ve Vrběticích, za osm mega.

Jak hodláte ne mediálně, ale skutečně tuto bezprecedentní situaci řešit? A následně jak vysvětlíte Sněmovně, že je možné obchodovat politický vliv advokátem? Jste bývalý starosta města Kolína. Jakou vy osobně máte zkušenost s politiky s právním vzděláním tohoto typu? Vy jste se s tím setkal? Schvalujete postup pana Polčáka? Mělo snad hnutí STAN nebo někteří jeho členové mít z oné osmimilionové provize také nějaký osobní prospěch? Děkuji vám za odpovědi. Děkuji, pane poslanče, za přednesení interpelace a dodržení času a nyní bych požádala o odpověď prvního místopředsedu vlády a pana ministra vnitra Víta Rakušana. Pane ministře, máte slovo. Děkuji za slovo, pane poslanče. Každý z nás máme právo pojmenovat naši interpelaci, jakým chceme způsobem, ale já jsem v těch dvou minutách možná vám nestačil na to vyslovení otázky čas a využijete to v té zbývající minutě neslyšel nic o tom, co jste tady tak provokativně napsal do názvu, a to je zneužití Ministerstva vnitra.

Připravili to zástupci rezortů vnitra, obrany a financí. Ti se opakovaně sešli, byli to odborníci ministerstev za doby působení minulé vlády. Legislativní rada na to dostala výjimku rozhodnutím minulé vlády, aby to nešlo do mezirezortního připomínkového řízení. A bylo následně ministrem vnitra rozhodnuto, že bude předložen Poslanecké sněmovně jako poslanecká iniciativa, pod kterou byla řada poslanců podepsána. Mohlo to jít ministerským návrhem, ale to je prostě nějaké systémové rozhodnutí. Nevidím ani zneužití Ministerstva vnitra dnes pod mým vedením v této věci, protože Ministerstvo vnitra je pouze tím místem, které úředním postupem, do kterého ministr skutečně nezasahuje, vyplácí odškodnění jednotlivým obcím a jejich občanům, a to v zázračně rychlých termínech a tak, že jednotliví občané jsou s tímto spokojeni. Mohli bychom se zaradovat my, že nám teď jde administrace těch věcí správným způsobem. Za další, a už jsem to řekl jednou: Odmítám, že by tady kdokoli obchodoval se zákony.

Ano, já si skutečně myslím, že to byla politická chyba, že člověk nemá zároveň dělat politika a zároveň dělat advokáta obcím, které v té chvíli dostávají nějaké peníze ze zákona, který jsem jako politik prosazoval. V tom je politická chyba. Vystoupil jsem k tomu ráno, osobně v tomto vidím každopádně střet zájmů, který tady byl.

Za další: veškeré právní služby pana Polčáka v těch obcích jsou zrušeny, jsou vypovězeny, to znamená, že on z toho jako právník žádnou korunu mít nebude.

Ale on nebude inkasovat nic ani za právní poradenství, protože ty smlouvy jako takové byly vypovězeny a ty obce si budou hledat nějaké nové právní zastoupení. Takže ani tato informace, kterou uvádíte, skutečně nesedí.

Zeptám se, zda je zájem o doplňující otázku? Děkuji. Já jsem to určitě nepřenesl ani jsem nezmínil vás.

Mám ještě sám k sobě doplňující odpověď, kterou jsem předtím neřekl.

Ale teď si uvědomme ještě jednu věc: Pokud kdokoli, a já jsem mezi těmi lidmi, kteří chodili po Poslanecké sněmovně, a vedl jsem konzultace o tomto zákonu možná i spolu jsme se o něm bavili, myslím, že jste byl spolupředkladatelem, pokud se nepletu, byl jste pod ním podepsán tak jsme chodili a bavili jsme se s našimi kolegy o tom, aby ho podpořili. Vy i já jsme dělali legitimní politický lobbing. To je určitě v pořádku. Pan Polčák taky dělal politický lobbing, nemáte správnou informaci, on za žádný politický lobbing neměl žádnou takovou částku, jakou jste zmínil, a neměl ji ani za právní služby. Ta částka, kterou jste zmínil, je rozpočítána asi na tři právníky.

ten zákon je extrémně dobrý. Pomohl těm, na které se ve Vrběticích ty předchozí dlouhodobě vykašlaly.

Pane ministře, děkuji za odpověď a dodržení času.